Dámy a pánové, já vím, když se koukám na tabuli, že i přes sebevětší stručnost asi přerušení tohoto bodu nezabráním. Odkazuji na sněmovní tisk 363/2, kde jsou pozměňovací návrhy. Pane zpravodaji, určitě. Takže volební výbor na své 20. schůzi přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů: